Tak to jsem velmi rychle v přímo řízených nemocnicích zakázal.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. Žádáme vás o informaci, jakým způsobem a do kdy vyřešíte kolaps lékařských pohotovostních služeb, a to služeb pro dospělé, děti i služeb stomatologických. Lékařské pohotovosti jsou sice zřizovány a hrazeny kraji, ale podílejí se na nich i vámi řízené nemocnice.

Například v Moravskoslezském kraji je více než 100 000 lidí zcela bez svého stomatologa a jsou odkázáni pouze na pohotovostní péči. Mediálně jste slíbil společné řešení spolu s předsedou Asociace krajů doktorem Kubkem , čili sliboval jste to vy s tím, že s ním o tom už jednáte.

Žádám vás o informaci o krocích ministerstva k nápravě této dlouhodobě neudržitelné situace, zajištění dostatku lékařů pro služby, větší ochoty lékařů čili povinnost sloužit, nebo jak jinak systemizovat poskytování pohotovostních služeb, metodický pokyn pro poskytování pohotovostní služeb, spolupráce s kraji prostě jak to chcete řešit. Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající. Nedělám to rád, ale musím to udělat. Kdybych byl hodně zlý, tak řeknu hnutí ANO: mělo čtyři roky ministra, většinu ve zdravotním výboru, předsedkyni zdravotního výboru. Vůbec nic. Já jsem zahájil jednání s Asociací krajů, pozval jsem k tomu asociaci praktických specialistů, pozval jsem k tomu asociaci praktických lékařů pro dospělé a hledáme cestu, jak dál. Ta cesta a víme to oba dva není jednoduchá.

Tam se asi shodneme. Osobně jsem přesvědčený, že všude, kde je urgentní příjem, by současně měla být lékařská pohotovost.

To bude velmi těžké.

Jsem rád, že pan primátor stávající stále ještě Hřib se odhodlal ke schůzce, a doufám, že mně řekne, jaké plánuje řešení.

Tady v Praze bohužel takovýhle postup nebyl volen a v určité fázi, protože už nebyli žádní lékaři z Motola, kteří by byli schopni tu pohotovost sloužit, prostě ta situace nastala je taková, jaká nastala. Je škoda, že to vedení magistrátu neřešilo jaksi s ministerstvem. Nicméně paralelně s tím stále probíhají jednání s hejtmany.

Moje ambice je, aby každý lékař sloužil aspoň jednu pohotovost jednou za měsíc. Jsem připraven debatovat s pojišťovnami o tom a to si myslím, že je správná cesta aby za to byli řádně odměněni.

I tady je potřeba o tom diskutovat, proto se domnívám, že správná cesta je máme síť urgentních příjmů. A chtěl bych, abychom na tyto urgentní příjmy navázali pohotovost. Domnívám se, že většina kolegů s tím bude souhlasit. Děkuji. Budu velice stručný.

Takže není pravdou, že jsme pro to nic neudělali, my jsme položili ten základ. Musíte na ni reagovat, protože on pořád ještě platí takzvaný kompetenční zákon.

A toto je poskytování zdravotních služeb.